Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, pěkné odpoledne už. Myslím si, že na začátku byl dobrý záměr.

Já bych použil něco jiného. Na tom systému samotném mi vadí to nerozlišování mezi institucemi, které mají postavenu svoji činnost na sběru osobních dat od těch ostatních.

Já bych se rád věnoval zejména části, která se týká novinářské, umělecké a vědecké činnosti, to jsou paragrafy 16 a 21.

Děkuji vám za pozornost.

Ta je zatím poslední přihlášená do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Stálá komise se seznámila s výhradami Ústavního soudu k této novele a podpořila toto usnesení: Stálá komise nedoporučuje Poslanecké sněmovně schválit změnu zákona o Ústavním soudu v souvislosti s takzvaným provedením směrnice GDPR. Pokládá ji za nepřípustný zásah do kompetencí Ústavního soudu v oblasti kontroly ústavnosti právních norem. Podotýkám, že stálá komise nemá ambici tento návrh zákona projednávat, nicméně pokládala za nutné se vyjádřit ke stanovisku Ústavního soudu a ohradit se směrem k zásahům do Ústavního soudu tak, jak se usnesla. Děkuji vám za pozornost.

Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme se tedy zabývat závěrečnými slovy. Jestli pan ministr má zájem o závěrečné slovo? Tak jestli nemáte zájem zásadně nebo jenom krátce, tak jistě stihneme do půl. Pan zpravodaj. Návrhů bude vícero a stejně máme ještě ten doprovodný zákon. Podle mého názoru v tuto chvíli máme jedinou možnost, a to rozhodnout se hned, jestli pokračujeme odpoledne.

Pokud nikdo nic nenamítá proti postupu předsedajícího, nechám nejdříve hlasovat, že nastaly podmínky, kdy je možné změnit pořad schůze i mimo dohodnutý čas podle jednacího řádu.

Kdo je proti? Děkuji vám.